Poštovane kolegice i kolege molim da zauzmete svoja mjesta kako bi mogli nastaviti s radom. Dakle, glasovat ćemo o Prijedlogu Državnog proračuna RH za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

Rasprava je zaključena. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog državnog proračuna i prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika proveli smo ranije na sjednici. Nakon što je rasprava zaključena, Vlada je podnijela amandman na prijedlog odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. i projekcija za '21. i '22. Poslovnika o ovako podnesenom amandmanu mora se složiti većina nazočnih zastupnika, pa dajem na glasovanje prijedlog da se provede rasprava o amandmanu Vlade RH. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 83 za i 5 protiv odlučeno da ćemo provesti raspravu o amandmanu Vlade, pa molim predlagatelja da obrazloži podneseni amandman. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada RH ponosi amandman na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za '20. i projekciju '21. i 22. na način da se u prijedlog odluke mijenja točka 1. u smislu njenog usklađivanja sa financijskim planom Centra za restrukturiranje u dijelu uskladbe iznosa ukupni prihod za '21. i '22. te iznosa manjka za '22. godinu. Naime, potkrala se pogreška u samoj odluci tako da nije usklađena sa Prijedlogom financijskoga plana Centra za restrukturiranje u projekcijama plana za '21. vezano za ukupne prihode, isto tako i za '22. gdje je stavljeno 49 milijuna, a trebalo je stajati 49 milijuna i 500 tisuća kuna. Kolega Panenić, u ime kluba samo je moguće. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, gledajući ukupno stanje trgovačkih društava kojima upravlja CER onda se pokazuje da ono što imaju na raspolaganju ne, uopće s time financijski ne mogu riješiti probleme koji se događaju tamo. Traži se od RH da bude stvarni vlasnik svojih poduzeća da može dokapitalizirati svoja poduzeća kada dolaze u određenu problematičnu situaciju kao što sad imamo Đuru Đakovića, a imamo i brojna druga trgovačka društva koja imaju slične probleme. Na koji način se ponaša RH? Da li ulazi u dokapitaliziranje ja vidim samo kada dođe do problema, kada dođe do problema imenovanjem uprava koje su predložili upravo ovi iz vladajućih onda nakon toga se prepušta radnicima, upravama ta da se snalaze kako znaju i umiju. Ja mogu razumjeti da pitanje Đure Đakovića možda nije prioritetno, oko Đure Đakovića nećemo sigurno ništa riješiti vezano za EU, niti je to vezano za povlačenje sredstava iz europskih fondova, ali Đuro Đaković je tvrtka koja tehnološko znanje ima da može postati jedan od lidera u proizvodnji koju imaju. Zašto se to ne događa? Zašto se uopće dogodi situacija da predsjednik uprave daje ostavku u trenutku kada dolaze u blokadu? Koje ljude vi postavljate, kao oni komuniciraju sa CERP-om, kako komuniciraju sa ministrom, što grade, što je se događa, koji su problemi u naplati, imaju li potraživanja, što je sa tržištem na kome djeluju, da li trebaju poduzeti određene mjere ili svaki put čekamo da nam se dogodi situacija kao što je bilo sa Agrokorom, da onda moramo ovdje u Hrvatsko saboru raspravljati o učincima neupravljanja. Ja to zovem neupravljanje. Jednostavno svi traže izgovor kako da se povuku. I onda je pitanje postojanja CERP-a je upravo na koji način može odgovoriti ovim izazovima, ako nema snažnu Vladu iza sebe koja će svojim odlukama pomagati da mogu razriješiti probleme. Ili će oni na kraju ostati jedino kao fond koji upravlja sa neželjenom imovinom. To vam je kao kad imate direktora koji je samo za loše portfelje zadužen i on na sastanku samo govori, evo imamo još manje toga lošega. U ovoj situaciji CERP može samo reći još je nešto propalo, još nešto odlazi i idemo to rješavati da što manje imamo briga koje nam ostaju. Na koji način sagledavamo Đuru Đakovića? Ako smo govorili do nedavno, hvalili se s time da smo dobili posao na borbenim vozilima, da nam to otvara nove perspektive, naravno da onda građani Hrvatske, a pogotovo radnici pitaju što je s tim poslovima, zašto ne možemo i sada na tome ostvarivati određeni prihod, nego samo radimo na vagonima na kojima nema dobiti. Znači radimo komad željeza kojega izgleda nitko drugi neće i na tome se ne može ostvarivati dostatan prihod da može sustav Đure Đakovića funkcionirati. To je ozbiljna jedna priča, nije to samo priča Đure Đakovića nego takvih poduzeća imate po cijeloj Hrvatskoj gdje se traži odlučnost i jasan plan ili će svi samo zaduživat se, davat ćete jamstva i onda će se kroz ta jamstva dubioza razvija dok ne dođemo u situaciju, evo što smo imali i sa Petrokemijom. Na kraju država je preuzela obveze, platili su ih građani RH i kažemo sad smo nešto riješili. To nije model rješavanja, ja bih volio i sada predstavnike CERP-a da oni iznesu svoje stajalište o tome da li oni mogu odgovoriti izazovima, da li uprava koje je tamo postavljena može riješiti problem? Tko će biti na kraju novi direktor? Što on donosi? Koji plan restrukturiranja? Ili će svi bježati od toga kao od vrućega krumpira kojega nitko ne bi, da se o njemu ni govori, a kamoli da se nešto riješi. Mi govorimo o ozbiljnim problemima s kojima se suočavamo i na kraju, nije to da nema možda interesa za nekom državnom imovinom, ali interesa za imovinom koja je u teškoj financijskoj situaciji, neće biti i to ćete preuzeti, preuzeli ste upravljanje, svojim postupcima niste uspjeli razriješiti situaciju i ostavit ćete Vladi iza vas da se s time bavi.

Hvala lijepo. Ovaj amandman koji se odnosi na CERP je u biti tehnička greška kako je naveden, naveo predstavnik Vlade. Krivi iznos je unesen u proračunu, što naravno, prije svega ispada i neozbiljno jer se radi o Centru za restrukturiranje i upravljanje čiji je vlasnik, imatelj, RH i to bi trebalo biti od strateškog interesa za RH koja vodi tvrtke koje su vrlo značajne. Nažalost kad govorimo o CERP-u i značajnim tvrtkama u RH znamo da je ova Vlada obećala da će otkupiti i INA-u međutim, INA je otišla, sisačka rafinerija je zatvorena, preko JANAF-ovih cijevi, koliko imam informaciju, cjevovoda se INA upućuje naftu u Mađarsku, znači jedan plan strateški je odrađen umjesto najave premijera Plenkovića na Božić tada, urbi et orbi prije 3 godine, da će prodati dionice HEP-a, 25% udjela i da će od tih udjela u biti kupiti INA-u. Spriječili smo tada prodaju tih 25% HEP-a i naravno da su pogodovali da, pokušali i to rasturiti, taj HEP koji u biti je strateška hrvatska tvrtka i koja ima značajne resurse bi trebala imati, znači energetika kao vrlo značajni energent, a INA, kao najveća tvrtka koje je bila po pitanju nafte, otišla je u tuđe ruke. Ne da nije otkupljena nego je zabijen zadnji čavao u lijes INA-e donošenjem zakona gdje članovi uprave, apsolutnost, ne samo što je, kad se sjetimo privatizacije tih svih tvrtki kad govorimo o CERP-u, onda se sjetio bijelih noći kako je SDP privatizirao, počeo sa bijelim noćima, a kako je Sanader završio tu privatizaciju gdje manjinski vlasnik je dobio većinu u upravi i tako se istezgarila najveća pljačka i INA koja se dala drugim vlasnicima, dalo se na upravljanje puno manjoj tvrtki puno značajnijoj. Mi ovdje moramo o tome progovoriti, a ovi tehnički amandmani jer je pogrešeno, to je toliko beznačajno, prije svega je neozbiljno u, kad se proračun radio, a kad govorimo o tim tvrtkama, spomenuo je kolega prije mene i Petrokemiju i brojne druge tvrtke koje su bile, mi smo uništili i brodogradnju, trebala je biti strateška. Mi jedino što smo radili, to smo dobro razvijali, to je švercerski lobi. Švercerski lobi koji je sve strateške tvrtke uništio, imali smo ljude, kad spominjemo brodogradnju koji su bili najznačajniji, najbolji, od varioca, evo ja ću samo spomenuti splitski škver, nekada je išlo 13 autobusa, 60-tak autobusa, to je samo 13 iz Sinja, a 60-tak iz Dalmatinske zagore. Danas idu 2 poluprazna kombija.

Kad govorimo o amandmanima, ja očekujemo prije svega ovdje, da u Hrvatskoj, evo, pade mi napamet jučer neki amandmani koji su vrlo značajni, imamo i Hrvatske vode, onda se sjetim prije nekoliko dana je Milorad Pupovac ovdje govorio o problemima vodoopskrbe na područjima Šibensko-kninske, Ličko-senjske, Zadarske županije, ja sam baš dao jučer amandmane, nije bio ovdje, ali toliko ih se to plakalo za tim područjima, baš me zanima hoće li se glasati za te amandmane. Mene zanima, ja sam dao amandmane za te krajeve, tu živim, primjera Zelovski plato, Mučki plato, trogirsko zaleđe, Šibensko-kninska županija, zaleđe, apsolutno zaboravljeni krajevi. Primjera, evo imamo HEP, državnu tvrtku, uvaženi tajniče, HEP, državnu tvrtku, Cetina, sliv rijeke Cetine daje 40% hidroenergije, vidit ćemo hoćete li prihvatiti amandmane i zaslužuje li cetinski kraj, Dalmatinska zagora investicije, slično je i sa vrgorskim krajem, slično je sa Kninom, slično je sa Kninom također, koji je zaboravljen gdje imamo Hrvatske vode kojima mora i Ministarstvo okoliša i brojne tvrtke koje ulijevaju u lagune štetne tekućine koje utječu na rijeku Krku. Možete vrtiti glavom, ali je činjenica da po pitanju vodoopskrbe, prometa da su svi zaboravljeni krajevi, a sve ste tvrtke privatizirali. A nećemo govoriti sada o poljoprivredi, nećemo govoriti o industriji, nećemo govoriti o gospodarstvu i zbog ovakvog ponašanja jučer je javno izašlo da je 74% u ovoj godini više uplata od doznaka naših građana koje je ova Vlada iselila u druge zemlje, 74% Ispraznili ste dvije trećine Hrvatske koji uplaćuju svojim obiteljima 74% više nego prošle godine sredstava, sve koje ste iselili i danas se hvali Andrej Plenković sa rastom, da je CERP radio svoj posao na tržištu, da smo sačuvali svoje tvrtke, da smo sačuvali naše energente koje u biti nismo sačuvali, naše resurse potencijale danas ne bi imali toliko kućanstava da ne bi imalo osnovno ljudsko pravo, pravo na pitku vodu. Dao sam sve te amandmane za sva ta područja. Očekujem da ćemo o tim stvarima ozbiljno razgovarati kada već jučer gospodo niste bili, kada niste čuli koje su vam dali amandmane od Istre do Slavonije pa sve do Prevlake. Niste slušali potrebe ljudi na terenu nas provincijalaca kako je rekao gospodin predsjednik Sabora da provincijaliziramo ovdje Sabor. Pa nikakav problem provincijalizirati kada sam dobio potporu tih ljudi i dao amandmane. Zato ove tehničke izmjene i ove tehničke greške oko CERP-a koji je u biti svrha sam sebi niti je na tržištu zaštitio strateške naše tvrtke, niti je zaštitio naše stanovništvo i ozbiljan problem, dvije trećine zbog ovakvog ponašanja hrvatske Vlade dvije trećine RH su iseljene i zbog toga imamo ogroman porast sredstava koje naši ljudi uplaćuju preko doznaka u 5% BDP-a 18 milijardi kuna, naših ljudi koji čak im sve šta ste iselili, čak im ne da to je bila politika šezdesetih, a sada je ova Vlada to nastavila, čak im ne date pravo elektronskog glasovanja nego moraju čekati u kolonama, sve ove šta iseljavate svake godine koji uplaćuju novac u RH. I da nije toga novca od iseljenih ljudi danas bi bilo ogroman problem, bili bi u recesiji najtežoj. I to su ključni problemi iseljavanje naših ljudi zbog nerada institucija, zbog nerada ministarstava, zbog nerada CERP-a zbog svih koji bi trebali štititi strateške nacionalne interese. Očekujem od vas kolegice i kolege, poglavito koji ste iz ovih nerazvijenih krajeva da dobro pročitate amandmane kada već niste bili tu i da podržite te amandmane. Ja ne mogu vjerovati da moje kolege iz moje izborne jedince neće glasati za te amandmane koji su vrlo značajni kao što je spoj na autoput Cetinski kraj Ravče-Drvenik-Vrgorac spoj Imotskoga Zagvozd-Imotski, spoj Kinina, rješavanje problema Bolnice u Kninu kada ne žele županije riješiti, zdravstvene usluge.

Ja bih volio da prihvatite amandman kojega sam dao da ne razvijena područja i brdsko-planinska da platite vrtić udjel koji plaćaju roditelji na tim područjima. E volio bih da za taj amandman da glasate da ljudi mladi ostaju na tome području, a ne samo isključivo potrebe Milana Bandića da se rješaju sa 250 milijuna kuna.

90% kada je bilo u Vijeću Europe 2000. u Barceloni bilo je da će do 2020. na području EU biti 90% djece koja će imati pravo na vrtić. U Hrvatskoj ih nema 40% koji imaju mogućnost ići u vrtić 40% Što s ostalom djecom od 3. do 6. godine? Hoće oni imati iste uvjete razvoja kao i drugim članicama EU? Što se tiče CERP-a, teleoperateri kako smo prodali svoje telekomunikacije koje su ljudi plaćali novcem, kome smo dali te telekomunikacije da sada strani teleoperater ima više novca, ima veću dobit nego u državama odakle dolazi i to duplo veću, a smanjili su broj radnika. Naravno da nije, naravno da nije i ovaj proračun i ovaj vaš prijedlog od Vlade je tehničke prirode pogriješili ste u unosu i zaista bi, ja bi predložio i predsjedniku Sabora da se ponovi ova rasprava o proračunu i da se saborski zastupnici uključe i da napokon zajedno, da zajedno bila je prazna sabornica jučer smo morali čuvati dignitet, smijete se, znam da dođete dok govorim petkom većina, većina dođe petkom. Neke i ne znam, ja ih pozdravljam, prvi put ih vidim one koje vidim petkom dođu ovdje dobiju šalabahter i glasaju. Očekujem kada je rasprava o najznačajnijem dokumentu RH, a to je državni proračun da od nas narod i birači koji su nam dali povjerenje da ozbiljno raspravljamo o svim amandmanima, prijedlozima, a ne da u praznoj sabornici se čitaju amandmani kao da smo negdje na ispitivanju ne znam kako bi to proveo. Jučer evo MIlijan Brkić je bio potpredsjednik Sabora tu cijelo vrijeme, samo je čitao u biti umoran je bio, dobro je izdržao, međutim to je toliko neozbiljno da je to meni neshvatljivo. Isto to prigovaram i svojim kolegama u oporbi koji bi trebali se puno aktivnije uključiti u ovu raspravu, hvala lijepo. Zaključujem raspravu i idemo sada glasovati o amandmanu Vlade, molim glasujmo.

da smo većinom glasova, 78 za, 21 protiv prihvatili amandman Vlade te on postaje sastavni dio prijedloga odluke. Sada ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća no prije toga samo bi želio pozdraviti u ime svih nas učenike i učenice gimnazije Matije Mesić iz Slavonskog Broda, dobrodošli. [[Pljesak.]] Amandman br. 1 zastupnika Ivana Lovrinovića, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 2 Kluba zastupnika nezavisne liste, ne prihvaća, glasujmo.

Amandman br. 4 istog zastupnika, ne prihvaća, glasujmo. Amandman br. 5 istog zastupnika, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandmani 6 i 7 su povučeni pa idemo na amandman br. 8, zastupnik Domagoj Hajduković, ne prihvaća, glasujmo. Amandman br. 9, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman br. 10, zastupnik Domagoj Hajduković, ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova.

Amandman 12, isti zastupnik, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 13, isti zastupnik, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 14, zastupnik Domagoj Hajduković, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 15, zastupnik Vlaović, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 16, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća, glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 18, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 19, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 20, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 21, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća, glasujmo.

Amandman 24, zastupnici Sabolek-Vucelić, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 25, zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 26, zastupnici Sabolek-Vucelić, ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 27, zastupnik Maras, ne prihvaća, glasujmo. Amandman 28 zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 29, zastupnik Panenić, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 30, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 31, isti zastupnik, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 32, isti zastupnik, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 33, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 34, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 35. Glasujmo. Amandman 36. Glasujmo. Amandman 37. Glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 39. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 40.

Glasujmo.

Glasujmo. Amandman 43. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Molim glasujmo.

Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 46. Glasujmo. Amandman 47. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 48. Glasujmo.

Glasujmo.

Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Sada ćemo samo zastati kako bismo pozdravili naše goste, to su policajci nekadašnje Policijske uprave Varaždinske danas Policijske uprave Varaždinske i Policijske uprave Međimurske koji su do zadnjeg dana branili Grad heroj Vukovar, dobrodošli. [[Pljesak.]] Hvala vam. Idemo na 51. amandman zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća, pa molim da glasujemo. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Amandman 54. zastupnici Hajduković, Tomić, Vlada ne prihvaća. Glasujmo.

Glasujmo. Amandman 56. Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, ne prihvaća. Glasujmo. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 58. Glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 60.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 62. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman ponovo Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća.

Glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Glasujmo. Amandman 68. Klub zastupnika HSS-a i demokrata, Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Amandman 69. zastupnik Panenić, Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Amandman 70. Nije dobio potreban broj glasova.

Amandman 72. Glasujmo.

Glasujmo. Amandman 74.

75. amandman zastupnik Lovrinović, Vlada ne prihvaća. Glasujmo.

Glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 78. Amandman 79. Amandman 80. Glasujmo. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 82.

Amandman 83. zastupnik Pranić nije prihvaćen, pa glasujmo. Amandman 84. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Amandman 86. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Amandman 88. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Glasujmo.

Amandman 90. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Amandman 92. Amandman 93. Amandman 94. Glasujmo. Amandman 95. Amandman 96. Amandman 97. Glasujmo. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 98. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 100. Glasujmo.

Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 105, ponovo isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća pa glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 106, zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 107, Klub zastupnika GLAS-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 108, IDS, PGS, RI, Vlada ne prihvaća pa glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 109, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 110. amandman Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća pa glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 111, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 112. amandman, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 113, zastupnik Pranić, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 115, istog zastupnika, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 116, isti zastupnik, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 117, ponovno zastupnik Hajduković, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 118, Klub zastupnika GLAS-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova.

121, zastupnik Hajduković, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 122, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, Vlada ne prihvaća. Amandman 123, MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 124, MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća.

Amandman 126, zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Amandman 127, ponovno zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 128, MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća, glasujmo. 129, MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 130, isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Amandman 131, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. 132, Klub zastupnika GLAS-a, Vlada ne prihvaća, glasujmo. 133, zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća pa glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 134, zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 135, zastupnik Petrov, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 136, zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Amandman 137, zastupnik Sladoljev, ne prihvaća Vlada, glasujmo.

Nije dobio potreban broj glasova. 140, isti klub zastupnika, Vlada ga ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 141, isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. 143, IDS, PGS, RI, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 144, IDS, PGS, RI, Vlada ne prihvaća.

IDS, PGS, RI Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova.

Klub zastupnika GLAS-a Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 149. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 150. amandman zastupnici Sabolek i Vucelić Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika HSS-a i Demokrata Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika GLAS-a Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika GLAS-a nije dobio potreban broj, nije, Vlada ne prihvaća pa glasujmo Nije dobio potreban broj glasova. ... [[Upadica se ne čuje.]] Vidio bih vas. ... [[Upadica se ne čuje.]] Izdržat ću. 158. zastupnik Robert Podolnjak, Vlada ne prihvaća. Klub zastupnika GLAS-a Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 160. Klub zastupnika SDP-a Vlada ne prihvaća. Sladoljev, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 162. amandman zastupnika Stričaka, Križanića, Glavak i Felak je prihvaćen. 163. zastupnik Podolnjak Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 164. zastupnik Vlaović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 168., isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 169. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 170. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Amandman 171. ponovno zastupnik Maras Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 172. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 173. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 174. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 175. ponovno zastupnik Maras Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 176. zastupnik Maras Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 177. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. 178. isti zastupnik Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 179. zastupnik Maras Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 180. ponovno zastupnik Maras Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 181. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 182. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 183. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 184. isti zastupnik, Vlada ne prihvaća. 185. isti zastupnik, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 186., isti zastupnik, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 188. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Da vidimo. Nije dobio potreban broj glasova. 190. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 191. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 191. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 192. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. 193., isti zastupnik Vlada ne prihvaća. 194. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 195. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Vlada ne prihvaća, isti zastupnik naravno. Nije dobio potreban broj glasova. 197. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 198. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. 199. isti zastupnik, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 200.-ti amandman zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 202. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 203. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potrebni broj glasova. Amandman 204. ponovo zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. I nije dobio potreban broj glasova. 205. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 206. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nema dovoljno glasova. 207. zastupnik Gordan Maras, Vlada ga ne prihvaća, pa glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 208. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 209. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 210. zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 212. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 213. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 214. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 215. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 216. zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća. 217. amandman zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća. 218. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 219. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. 220.-ti amandman istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 221. amandman zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća. 222. amandman zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća. Amandman 223. zastupnika Marasa, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 224. zastupnika Lovrinovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Molim glasujmo. 226. zastupnik Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 227. zastupnik Lovrinović, Vlada ne prihvaća. 228. zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 230. zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. 231. zastupnici Strenja i Grmoja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova.

234. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 235. zastupnik Panenić, Vlada ne prihvaća. 236. zastupnici Strenja i Grmoja, Vlada ne prihvaća. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. 238. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Željko Lenart, zastupnik Lenart, ne prihvaća ga Vlada, pa glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 240. zastupnik Mrsić, ne prihvaća ga Vlada. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 242. zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 243. zastupnici Strenja i Grmoja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 244. zastupnici Sabolek i Vucelić, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 245. zastupnici Strenja i Grmoja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 246. zastupnik Lovrinović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 247. zastupnik Hajduković, Vlada ne prihvaća. 248. zastupnik Vlaović, Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. 250. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. 251. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Klub zastupnika GLAS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 254. zastupnici Sabolek, Vucelić, Vlada ne prihvaća. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. 257. zastupnici Sabolek i Vucelić, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. 260. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 263. zastupnici Strenja i Grmoja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova i 264. zastupnik Lovrinović, Vlada ne prihvaća. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Klub zastupnika GLAS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 271. amandman, Klub zastupnika GLAS-a, Vlada ne prihvaća. 272. amandman Klub zastupnika GLAS-a, ponovo Vlada ne prihvaća. 273. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Sad idemo na amandmane Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. i Projekcija plana za 2021. i '22. 1. amandman Klub zastupnika MOST-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 3. istog zastupnika Vlada ne prihvaća. Amandman 4. istog zastupnika Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. Nije dobio potrebni broj glasova. Amandman 5. zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 6. zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Amandman 7. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 8. zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća.

Amandman 11. zastupnik Panenić, Vlada ne prihvaća.

Amandman 13. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. 14. amandman MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman 15. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 17. istog kluba zastupnika, Vlada ga ne prihvaća. Amandman 18. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Amandman 20., zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća. Amandman 21., istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 22., Vlada ne prihvaća, isti zastupnik Miro Bulj. Nije dobio potreban broj glasova. 23. ponovo zastupnik Bulj, Vlada ne prihvaća.

Amandman 25. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman 26. zastupnik Lenart, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 27. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman 28. zastupnik Bulj, ovoga puta Vlada ne prihvaća. Amandman 29. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 30. zastupnika Bulja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 31. zastupnika Bulja, Vlada ne prihvaća. Amandman 32. zastupnici Strenja i Grmoja, Vlada ne prihvaća. Sada idemo na pregled amandman Prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. i Projekcija plana za 2021. i 2022. godinu. Prvi je amandman zastupnika Bulja, Vlada ne prihvaća. Molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 3. zastupnika Dobrovića, Vlada ne prihvaća. Amandman 4. MOST nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 5. zastupnika Podolnjaka, Vlada ne prihvaća. Amandman 6. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. 7. amandman zastupnik Dobrović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 8. zastupnika Dobrovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. I zadnji amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća pa molim da glasujemo. Nije dobio potreban broj glasova. Gospođe i gospodo zastupnici sada prelazimo na glasovanje o Prijedlogu državnog proračuna. Povreda Poslovnika? Hvala lijepo. Predsjedniče povrijedili ste članak 236. a kolege i kolegice saborski 238. jer su danas glasali apsolutno pojma ne znaju da su glasali npr. da je Petar Škorić i Baćo da su glasali protiv obnove Poljuda, za Sinj i Cetinski kraj kolega Šipić, kolega Miro Kovač da je glasao protiv Drniša spojen na autoput, protiv navodnjavanja, protiv Kninske bolnice. Pa znate li vi uopće zašto ste vi danas glasali? [[Upadica predsjednik: Kolega Bulj.]] Vi apsolutno nemate pojma o čemu ste glasali. Molim vas da sjednete, ovo je bila jedna, eklatantni primjer kršenja Poslovnika. Molim vas da to ne radite. Izvolite kolega Šipić. Povreda članka, iako riskiram za opomenu, ali 238. Dakle kolega Bulj, ne samo da nije pročitao i kolege iz MOST-a, prijedloge proračuna nego ima dva dana samo Šipić, Šipić, Šipić, Šipić a ja bi samo rekao, ja bi samo rekao, ja bi samo rekao slijedeće, njegovo nastojanje za cetinski kraj i Dalmatinsku zagoru sad na ovaj način je ovoliko ravno nuli. Kolega Bulj, samo malo. [[Pljesak.]] Samo malo, ja vas molim, ja vas molim, dakle kolega Šipić, dobivate i vi opomenu, znadete i sami da ste prekršili Poslovnik.

Kolegice i kolege, ja vas molim da se ponašamo u sabornici koliko-toliko korektno i da ne radimo cirkus ovdje. Idemo na glasovanje.